Děkuji vám, pane ministře. Ptám se, jestli ještě někdo má zájem vystoupit v rozpravě k tomuto bodu. Nikoho nevidím.

Nemá. Přikročíme tedy k hlasování o pozměňovacích návrzích a já předám řízení schůze.

Hezké dobré dopoledne, milé kolegyně, milí kolegové. A nyní poprosím zpravodajku garančního výboru, aby nás seznámila s procedurou hlasování, přednášela jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním nám sdělila stanovisko garančního výboru. Prosím, paní zpravodajko.

Návrhy legislativně technických úprav nebyly ve třetím čtení načteny.

To bude hlasování společné.

Dalším hlasováním bude A5, následně A9.

Je to docela složité hlasování. Já vám před každým hlasováním řeknu, čeho se hlasování týká. Děkuji paní zpravodajce. Není tomu tak, takže budeme hlasovat o návrhu procedury. Nejprve vás ale všechny odhlašuji. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami. A budeme hlasovat o návrhu procedury, tak jak ji přednesla paní zpravodajka. Zahajuji hlasování o návrhu procedury. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh procedury byl přijat. Prosím, paní zpravodajko. Přistoupíme k prvnímu hlasování, kdy budeme hlasovat společně o A1, A4, A6, A7, A8

Stanovisko garančního výboru? Stanovisko paní ministryně?

Kdo je proti? Návrh byl přijat.

Garanční výbor doporučuje. Stanovisko paní ministryně? Kdo je proti?

I tento návrh byl přijat.

Garanční výbor doporučuje. Zahajuji hlasování o A2. Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Kdo je proti?

I tento návrh byl přijat.

Garanční výbor doporučuje. Paní ministryně? Zahájil jsem hlasování o A5. Kdo je proti?